Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 14/1.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

Podle odst. 6 téhož ústavního článku vláda tedy tímto informuje obě komory Parlamentu, který může toto rozhodnutí zrušit, a to nesouhlasným usnesením minimálně jedné z komor. S ohledem na praktické dopady a na počet přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes naše území je praxe již od roku 2001 taková, že vláda rozhoduje o plánu těchto přeletů a průjezdu vždy na rok dopředu souhrnně, v případě v průběhu roku ještě v dodatcích k tomuto plánu a následně ještě Parlament dvakrát ročně informuje zpětně o tom, které přelety a průjezdy byly realizovány. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech zajišťuje, že Česká republika bude schopna dostát svým spojeneckým závazkům tím, že vytvoří podmínky pro operativní přelety a průjezdy při plnění kolektivní obrany.

K rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, sněmovní tisk číslo 14. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany České republiky Mgr. Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Ing. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě předsedkyně výboru Mgr. Jany Černochové a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018, sněmovní tisk číslo 14, vzala na vědomí; za druhé pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu, což činím; za třetí samozřejmě abych zvolila formu prostřednictvím pana předsedy Sněmovny. Já bych se po otevření rozpravy, vážený pane místopředsedo, ještě dovolila přihlásit do rozpravy. Děkuji paní zpravodajce výboru poslankyni Janě Černochové. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám jinou přihlášku než paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo. Já bych jenom chtěla upozornit nové kolegy a kolegyně nad rámec své zpravodajské zprávy, proto jsem se k tomu přihlásila samostatně, že ta praxe rozhodování o přeletech a průjezdech jiných států přes území České republiky není úplně ideální z hlediska Ústavy. Je tady skutečně nějaký i rigidnější výklad, který se domnívá, že by vláda měla rozhodovat o každém přeletu a průjezdu zvlášť. To samozřejmě, jak jsem uvedla, reálné není, ať v té vládě bude kdo bude. Z tohoto důvodu, protože se v některých případech skutečně musí rozhodovat v řádech hodin, možná i minut, takže jenom z tohoto důvodu avizuji a prosím vás případně, pokud se dohodneme na Ministerstvu obrany nebo v rámci poslanecké iniciativy, že bychom tuto část Ústavy a jsem ráda, že mě poslouchají i členové ústavněprávního výboru že bychom tuto část Ústavy potřebovali změnit. Samozřejmě Ústava by se měla měnit ideálně tehdy, pokud je k tomu souhlas napříč politickým spektrem, což tady snad bude, tak aby se text příslušného usnesení opravdu dal do souladu s praxí a aby tato praxe nebyla napadnutelná, byť tento proces takto probíhá už sedmnáctým rokem.

Já bych se přimlouvala, aby skutečně Ústava se měnila z iniciativy vlády. Díky za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Děkuji, pane předsedající. Já jenom ve vší stručnosti bych rád podpořil to, co tady zaznělo.

Je to spíš taková výzva.

Je to překonáno vývojem. Čili pokud by se tady ustanovila nějaká skupina, která by se zabývala případnými drobnými změnami Ústavy, tak se také velice přimlouvám za to, aby tato věc byla řešena. Děkuji panu ministrovi. Máme někoho dalšího do obecné rozpravy? Nikoho nevidím v plénu ani na displeji, takže končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Paní zpravodajka nemají zájem o závěrečné slovo. Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Vážené dámy a pánové, tak já zahájím neprodleně hlasování.

Výsledek, že usnesení bylo přijato. Končím projednávání tohoto bodu.